Francie má pro vaši představu sazbu 5,5 % a mimo Evropskou unii Velká Británie má dokonce nulovou sazbu daně z přidané hodnoty na potraviny. Máme tedy jednu z nejvyšších sazeb daně z přidané hodnoty na potraviny a paradoxně jednu z nejnižších sazeb daně z příjmů v Evropské unii. Pro připomenutí, je to radikální snížení daně z příjmů fyzických osob na 15 % s obrovským dopadem do příjmů státního rozpočtu, tak jak bylo schváleno i s politickým závazkem a bylo schváleno pouze na dva roky. Snížení DPH na základní potraviny je plošné, tedy pro všechny bez ohledu na jejich příjem, kdežto radikální snížení daně, tak jak bylo přijato, daně z příjmů, je výhodné především pro ty s vyššími příjmy. V současné pandemické době s řadou omezení jsou negativní dopady nejen na podnikatelský sektor, ale také do spotřeby obyvatelstva. Růst cen dopadá především na ty nejohroženější skupiny obyvatelstva a snížení sazby daně z přidané hodnoty na 10 % a zařazení některých základních potravin, jakými jsou například maso, ryby, mléko, vejce, máslo, zelenina, ovoce, chléb, má tedy význam i s ohledem na tuto nelehkou dobu, kterou prožíváme a nevíme s jistotou, jak dlouho potrvá. Také bych chtěl poprosit o vaši podporu tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Za to děkuji.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jaký to má přínos pro naše občany?

To znamená, jenom to zdraží obaly na ty telefony pro mladé lidi a podobně, ještě navíc to zavádí celní deklaraci u jakékoli zásilky, i za 20 korun. Já si myslím, že tohle nepotřebujeme. Vůbec to nepotřebujeme.

Vláda se neustále tomuto brání.

Děkuji za podporu.

Děkuji, dobré odpoledne. Vážená paní ministryně, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já si myslím, že tady máme šanci na závěr funkčního období této Sněmovny udělat ještě některé rozumné změny i v legislativě, která se týká daně z přidané hodnoty.

Týkají se stanovení limitu, od kterého je povinnost být plátcem daně z přidané hodnoty.

Mohli bychom doplnit ještě další.

Děkuji za pozornost.

Paní ministryně?